Já ještě krátkou doplňující otázku.

Potom ještě mám takovou poznámku, jestli opravdu by nestálo za to víc mluvit i s občany dotčených obcí, protože pokud se to projednává jenom na úrovni vedení obcí, jsou do toho zapojena maximálně zastupitelstva.

Děkuji. Začnu tou vaší druhou otázkou.

Ty názory byly někde relativně vzdálené, ale začaly se přibližovat.

Myslím, že jsme se docela pochopili i s pracovníky Lesů České republiky, co bychom si asi my představovali.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vy jste nařídil, že kadeřníci a někteří další poskytovatelé služeb mají zpracovávat osobní údaje svých zákazníků, proti čemuž se postavil i Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkuji. Pan ministr odpoví. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vedení evidence zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření ze strany provozovatelů kadeřnictví je založeno na výjimce dle čl. 9 odst. 2 písm. i) evropského nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, kde je umožněno zpracování osobních údajů jako nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

To, co tady říkáte, prostě není pravda.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjadřoval ještě před vydáním mimořádného opatření, takže nebylo zřejmé, z jakých podkladů vycházel.

Protože stejně, pokud se někdo objednává a během této pandemie asi neočekáváme, že by chodili všichni jenom neobjednaní tak si tam prostě to jméno a případně telefon poznamená. Na druhou stranu pokud to neprovede, tak holt prostě při případném epidemickém šetření to bude mít hygienická služba složitější.

Dobrý den. Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, můj dotaz je velice jednoduchý. Chtěla bych se zeptat, zda je pravda, a také, pokud to tedy pravda je, tak jakým způsobem to hodlá ministerstvo, jakým způsobem to bude probíhat.

Chci se zeptat, jestli opravdu toto plánujete zavést, protože jsem četla, že tento systém již testovala Hospodářská komora. Odkdy tedy to chcete zavést? Protože pořád není možnost ani pro občany, kteří se chtějí očkovat, aby se mohli očkovat.